Pan ministr obrany Martin Stropnický uvede tento materiál a já mu dávám slovo. Prosím, pane ministře.

Jedná se celkem o jedno cvičení na našem území a deset cvičení v zahraničí.

Děkuji za pozornost. Žádám pana zpravodaje výboru, pana poslance Karla Černého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky dr. Jakuba Landovského, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičení na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk číslo 632 vzala na vědomí. Děkuji panu zpravodaji. Není tomu tak, rozpravu končím. Pan zpravodaj jistě rád přednese tu část, kterou budeme hlasovat. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.